My tady skutečně omezujeme, a já se to nebojím říct, pokud tato novela bude schválena

Ještě přečtu omluvu. Ale obávám se, že váš další projev nebude moct pokračovat.